Děkuji za slovo. Má pravdu.

Přijde vám normální, že za asistence městské policie, která je placena z městské kasy, někdo realizuje svůj byznys?

Pak se vymýšlela složitá schémata, kdo vlastně vůbec na takhle koncipovaných zónách vydělá. Já jsem byl jeden z těch, kdo podepsal, byť z vlastní strany tehdy ještě, návrh novely zákona, že i podnikání je veřejným zájmem.

Přece to nikdo nezneužívá, je to naprosto bagatelní.

Ono se to netýká ani tolik Pražáků jako spíš mimopražských, kteří na to dojíždějí, neznají pražský systém a z tohohle pohledu to město je pro ně skutečně nepřátelské.

Nicméně a poslední věta: V jedné části Mnichova kdysi zavedli takto nepřátelsky koncipované rezidenční stání, zrušili to asi za měsíc po vzpouře podnikatelů. Něco podobného je a bylo v Paříži, nebo co se týká té tvrdé restrikce, a dnes investují obrovské peníze, aby takový ten běžný život, malí podnikatelé, malé společenské kluby apod. se vrátili do centra města. Už jsou to víceméně nevratné, fatální škody. Nechci tady dlouho zdržovat, ale ta situace opravdu je ostudná.

Volební kampaň právě začala.

Myslím si, že ta doba, kdy se mohl ten systém, po tom, co ho nastavila ODS, změnit a hlavní město má primátora pana Hudečka z téže strany, jako je pan Laudát, tak myslím, že už to trvá skoro dva roky, kdy toto vedení radnice společně s podporou ČSSD vládne našemu hlavnímu městu.

Řiďte schůzi tak, jak vám říká jednací řád! Já se vyjadřuji k věci.

Prosím tedy, aby kolegové na pražské radnici, kteří nás třeba poslouchají, si vzali k srdci slova jejich kolegů, která tady zaznívala, a aby skutečně nedopustili to, že se v Praze budou rozšiřovat zóny o další městské části podle starého způsobu.

Děkuji paní poslankyni Černochové. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik. Děkuji za slovo, jenom krátce. Nemám samozřejmě nic proti tomu, aby se vedla pražská komunální volební kampaň, jen poprosím, aby se tak nečinilo v pátek odpoledne . A hlavně, jsme přece jenom ve třetím čtení. Já se tady v krátké době již podruhé musím zastat pana předsedajícího Gazdíka, jsme přece jen ve třetím čtení, kde, pravda, rozprava je možná, ale pojďme ji vést k věci a hlasovat, jinak vyzvu všechny mimopražské, aby obsadili svými vozidly všechny modré zóny, a dokud nepřestane tato kampaň, tak tam zůstali. Děkuji za zastání se od svého ctěného kolegy. Slibuji mu za to flašku.

Chci jen reagovat na kolegu Svobodu. Tato Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že se z modrých zón, tedy ze zón, mohou odtahovat auta. Je to špatné rozhodnutí.

Přitom odtah je daleko zásadnější zásah do života toho člověka.

Děkuji panu poslanci Humlovi. V tuto chvíli neeviduji žádného dalšího přihlášeného do rozpravy. Pakliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednesl jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.